Já předkládám návrh na promítnutí tohoto opatření do zákona o evidenci tržeb. Načasování tohoto pozměňovacího návrhu tak logicky navazuje na aktuální úpravu zákona o dani z příjmu. Absolutně nic, jak se to tady snaží někdo podsouvat. Je to proto, protože druhé čtení tzv. daňového balíčku je poslední daňový zákon v rámci této Sněmovny, kterou bude projednávat. Proto jsme s tím přišli teď i na základě toho, že malí živnostníci vždy volali po zjednodušení. S ohledem na to, že druhé čtení k daňovému balíčku, který vláda předložila do Poslanecké sněmovny v červnu tohoto roku, se podařilo uskutečnit až nyní, na konci listopadu, nebylo možné s tímhle pozměňovacím návrhem přijít dříve. Ano, je to tady, v červnu.

Důvodem je, že správce daně při tomto způsobu zdanění vychází z předpokládaných příjmů a výdajů a skutečně dosažené příjmy a výdaje v podnikání nemají vliv na stanovenou paušální daň.

Tento limit byl zvolen tak, aby byli vyňati drobní podnikatelé, kteří s ohledem na nízké příjmy budou platit nízkou daň. Jejich výše je jednoduše ověřitelná ze strany správce daně.

Takže to není automatická výjimka. Když někdo, pokud by k tomu došlo samozřejmě, ale a priori já jsem zvědav, jestli si tahle Sněmovna vzpomene, co tady říkali někteří: malí živnostníci, zjednodušení života podnikatelů. Tři roky nazpátek. My to budeme prověřovat. Různými pomůckami. Takže je to jen možnost požádat.

Obsahuje proto přechodné ustanovení, které umožní vynětí z evidencí tržeb z titulu stanovení daně paušální částkou tak, aby k němu mohlo dojít již se spuštěním druhé fáze evidence tržeb.

Aby nemuseli podávat daňové přiznání, aby nemuseli mít účetnictví, aby se s námi domluvili na tom, že pokud splňují kritéria, že jednou za rok zaplatí paušální daň. My je nebudeme kontrolovat, nebudeme ztrácet čas. A oni nebudou kontrolováni, nebudou ztrácet čas. A logicky potom z toho vypadl návrh, aby nemuseli evidovat. To má logiku přece.

Pro ty nejmenší. Takže tuto možnost můžou využít všichni poplatníci bez ohledu na to, do které fáze evidence spadají.

Druhé téma, které předkládaný pozměňovací návrh obsahuje, se týká vyloučení plateb prováděných přes internet. Cílem je zjednodušit praxi zejména pro eshopy, které budou muset evidovat pouze v případě osobního převzetí zboží na pobočce.

Důvody pro změny jsou především praktické.

Takže ještě jednou: My jsme došli k tomu návrhu přes institut paušální daně.

Takže jsem překvapen, že vlastně jsme, když jsme to projednávali, dokonce rozpočtový výbor o tom hlasoval.

Takže to není automatika. Opozice se směje.

Je to o hotovostních platbách. Nevím, co je na tom směšného. Takže teď máte možnost, jak jste tady vždy říkali, že my máme něco proti malým živnostníkům ne, nemáme nic. Tak budu strašně rád, když všichni ti, kteří tady vystupovali a plédovali za ty nejmenší, tak máte možnost ten pozměňovací návrh podpořit.